Ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty pro třetí čtení na 7 dní? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas a lhůtu na projednávání jsme zkrátili na 7 dnů. Končím druhé čtení tohoto návrhu.